Hezké a příjemné dopoledne.

Já jen ukážu jeden příklad na Ministerstvu zemědělství a na jeho rozpočtu.

Stejně tak je to i na hrubém domácím produktu, kde je to o dvě desetiny nižší.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stanjura. Ten bohužel není přítomen. V tom případě pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já jen krátce navážu na to, co už říkala kolegyně Černochová. Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste uváděl logicky správně argument, že výdaje na obranu je třeba naplánovat, přichystat, že se nestihnou upravit, že by to bylo nelogické, že máte připravený plán postupného navyšování. Ono by to bylo logické, kdybyste už nebyli tři roky u vlády. Vy už tři roky vládnete. Už bude končit volební období. Takže vy jste za vaše volební období nebyli schopni vůbec nic změnit v tomto, když to sám kritizujete?

Je to prostě zásluha ekonomického cyklu a přirozeného jevu poklesu nezaměstnanosti. A poslední věc.

Ale nesměl bych být členem této Poslanecké sněmovny v tomto volebním období, abych tady nebyl svědkem toho, kdy člen vašeho poslaneckého klubu, který je členem vládní koalice, navrhoval fiktivní pomyslné rozparcelování solárních elektráren tak, aby jim zachovali vysoké dotace. Děkuji za slovo. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére.

A já bych byl velice rád, kdybyste tuto odpovědnost nepřenášel na ostatní, k ní se tady přihlásil a pokud možno tuto nehoráznou podporu řešil a snažil se napravit v očích veřejnosti obnovitelné zdroje, které jsou dnes nedílnou součástí správného a moderního energetického mixu. Takže odpovědnost je čistě na vás, pane premiére, na vaší straně.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, sociální demokracie udělala přesně to, po čem tady pan poslanec Kučera volal, tzn. vytvořila kdysi podmínky k tomu, aby obnovitelné zdroje mohly být určitou součástí energetického mixu.

Tak takový zákon neexistuje, prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Kučero, příp. ostatní. Ta situace se odvíjela od roku 2006 tak, že byly postupně, bohužel, pro mě z neznámých důvodů, zřejmě z důvodů změny metodiky Energetického regulačního úřadu, dotace na kilowatthodinu z původních nějakých 6,50 Kč na až nějakých 12,50 Kč, přičemž klesaly náklady na investice, tedy náklady na jednotlivé panely, jak tady bylo dnes již několikrát řečeno.

A teď tady je důsledek. Že to nese státní rozpočet, je proto, aby to nebylo na bedrech občanů a firem v České republice. Protože jsme zastropovali částkou strop na megawatthodinu a zbytek tedy platí státní rozpočet. Existují cesty. Přečtěte si usnesení hospodářského výboru, který navrhuje, jakým způsobem i v současné situaci příslušné náklady na obnovitelné zdroje snižovat. Váš čas, pane poslanče, omlouvám se. Tato vláda ani předchozí vlády sociální demokracie nejsou viníkem této situace. Já vám děkuji. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegové, dámy, pánové, vzhledem k tomu, že jsem tím ministrem obrany, tak asi správně předpokládáte, že to budu bránit a že na to nebudu útočit. Já bych rád poděkoval vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Černochové za zájem, který vnímám za těmi slovy, která tady přednesla, byť s nimi mohu souhlasit jenom dílčím způsobem. A dovolím si uvést jenom rychle několik čísel nebo faktů. To je docela výrazný nárůst. Stejně to procento z HDP bude vždycky jenom nějakým průměrem, nějakým odhadem, podle toho, jaké jsou v něm výkyvy. Ale budiž.

Co je podstatnější, je, že meziroční nárůsty jsou o 9 až 10 %. To je docela podstatné. Většina poslanců a poslankyň, kteří se tím tématem zabývají, tohle velmi dobře ví. A těch zemí v Evropě, které mají meziroční nárůst rozpočtu v kategorii takového procenta, je, věřte mi, pomálu, dají se spočítat na prstech jedné ruky.

My k tomu chystáme i jakési dva scénáře na ministerstvu, scénář méně ambiciózní a ambicióznější, protože a to není žádné vymlouvání se to opravdu už po té délce, co jsme ve vládě, smysl nemá, ale zase je potřeba být fér. A ty projekty se nějakým způsobem připravují. Ty projekty se nějakým způsobem schvalují. Náš český schvalovací nebo vůbec ten procedurální mechanismus je jedním z nejsložitějších v Evropě. Řada mých kolegů rozhoduje o investicích, které jsou v našich penězích v řádech desítek milionů nebo i stovek milionů sami. A s plnou odpovědností za takové investice. Já musím i s několika málo miliony jít do vlády. Máme další kontrolní mechanismy.